Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolím si požádat jak jménem svým a poslaneckého klubu KDUČSL, tak jsem k tomu i povinován z mého pohledu z pozice předsedy podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, o pevné zařazení dvou sněmovních tisků.

Připomínám, že se jedná o vládní předlohu, která byla zpracována na přímý podnět pana premiéra Andreje Babiše, předložena do vlády ministryní spravedlnosti, posunuta sem do Poslanecké sněmovny jako velmi prioritní v měsíci listopadu.

Já jsem včera absolvoval debatu s představiteli Hospodářské komory, České advokátní komory a dalšími. Debatujeme o tom se zástupci neziskového sektoru. A je opravdu potřeba udělat ten důležitý krok, to znamená první čtení, a přikázat to na projednání výboru. Takže děkuji, to je první věc. Druhá věc. Opakuji svůj návrh z minulého týdne. Sněmovní tisk 545 novela exekučního řádu a občanského soudního řádu. Je to zásadní věc, která zde stojí ve druhém čtení, které jsme zahájili, je potřeba ho dokončit.

Velmi prosím o podporu a děkuji. Také děkuji. Dalším přihlášeným k pořadu schůze je pan poslanec Petr Třešňák. Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

A právě novela zákona o podporovaných zdrojích energie je pro nastartování transformace teplárenství naprosto klíčová.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Byla bych asi špatnou předsedkyní výboru pro obranu, pokud bych se nepokusila o jeden návrh. K tomu návrhu mě vede několik věcí.

Je to sněmovní tisk 800, jsme tedy před druhým čtením. Pokud, vážené kolegyně a kolegové, chceme, aby ten zákon v tomto volebním období skutečně obě komory schválily, tak bychom měli tu normu v rámci druhého čtení postoupit do třetího čtení tak, aby to navazovalo na výbor a abychom měli v únoru hotovo. Pokud nebudeme mít v únoru hotovo, hrozí, že ten návrh spadne pod stůl. A jsem pamětníkem minulého volebního období, kdy tento návrh zákona také vlastně nebyl doprojednán, začínali jsme úplně od nuly. Myslím si, že u druhého čtení nehrozí nějaké sáhodlouhé diskuze.

Já jenom upozorňuji na to, že výbor pro obranu máme ve středu a ten bod jsme si tam v naději, že se to projedná minulý týden, navrhli zařadit. Takže ctěné poslankyně a poslance prosím protože pan ministr je nemocný, nemůže to dělat on abychom zítra, až budeme projednávat jiné věci, které se týkají mezinárodních smluv a souvisejí s resortem Ministerstva obrany jsou to ty SOFA, které se týkají Sahelu tak abychom bod 800 zařadili jako poslední bod v tom bloku pevně zařazených bodů, které máme na středu odpoledne.

Děkuji. Děkuji. Uvidíme. Uvidíme, které projdou. Zařadit za pevně zařazené je naprosto v pořádku a hlasovatelné.